My jsme ve zcela jiné situaci.

Děkuji, pane předsedo.

Jako první zazněl návrh pana předsedy Kalouska na zařazení nového bodu.

Poprosím, přednést ten bod správně. Děkuji, pane předsedo.

Děkuji. Omlouvám se.